Děkuji, a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru.

Je ještě desetkrát méně. Ještě desetkrát silněji platí ty argumenty, o kterých jsem mluvil.

A já bych sice mohl říkat, že někteří velmi mladí politici vyřešili svoji situaci velmi brzy, ale to myslím, že sem nepatří, že to patří někam jinam.

A teď pořád říkáte: my to rušíme, protože jsme to slíbili.

Pak se nedivte, že to je pouze ideologický projekt. Tu důchody, tu investice do infrastruktury, tu vyšší výdaje do školství, vlastně všechno.

Já tomu prostě nerozumím. Takhle ta čísla prostě nefungují. Čísla z vašich materiálů. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Po faktické poznámce pana poslance Stanjury následuje faktická poznámka pana poslance Opálky, po něm pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, nemám vůbec v úmyslu zdržovat tuto ctěnou Sněmovnu svými proslovy k důchodové reformě, protože kdybych sečetl všechno, co jsem tu namluvil, tak to vydá několik hodin. Ale chci reagovat na otázku pana kolegy Stanjury na ta promile. Musíte si vybrat.

Dneska ještě nikdo neví kolik, protože se říká necelých 85 tisíc, ale z toho 5 tisíc je nezaměstnaných, kteří nic nezaplatili. Jiná evidence je na České správě sociálního zabezpečení, jiná evidence je u bank, které samozřejmě braly v úvahu to, co jim tam dealeři nabrali, no a navíc ještě někteří klienti hlásili, že jsou v tomto systému jenom u jednoho zaměstnavatele, přitom pracují u více.

Jestli z představy, že v tomto systému budou 3 miliony občanů, anebo 80 tisíc občanů. Pak samozřejmě předpoklady celkového objemu peněz musí být různé. Pan Stanjura už přepočítává, kolik by to bylo promile, kdyby to byly 3 miliony klientů. Děkuji. Děkuji panu poslanci Opálkovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě mnuty.

Obou bodů samozřejmě. Na zamítnutí jej předložila paní poslankyně Chalánková u obou bodů. Takže já dávám i návrh na přepracování.

Alespoň morální. Protože máme sloučenou rozpravu. K oběma, předpokládám. K oběma a návrh na přepracování také k oběma. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Pro pana poslance Opálku vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. My už jsme si vybrali. Ale k těm dotazům na vládu. Zkuste spočítat, ať to nepočítám pořád já na té malé kalkulačce, kolik procent občanů tam vstoupilo a jaký je výpadek z průběžného systému. Zjistíte, že to neodpovídá, ten váš předpoklad, procentuálně, že to jsou ti nejbohatší.

Zkuste tím doplnit tu důvodovou zprávu včetně věkové a příjmové struktury klientů, abychom věděli, o čem rozhodujeme, ať to není úplně naslepo. No samozřejmě že má. Dlouhodobou, od Vladimíra Špidly. To je jejich koncepce sociální a důchodové reformy. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom stručnou poznámku rovněž k panu poslanci Opálkovi.

On kdyby byl aktivní projev nesouhlasu jako podmínka neúčasti v druhém pilíři, pravděpodobně by ty počty vypadaly dnes jinak. Dopustil jsem se chyby.

To spolu prostě souviselo.

Vy ty peníze chcete, protože vám ty daně vybírat nejdou, přestože ekonomika šlape.

A to jsou peníze občanů, které utrácíte za platy státních úředníků a za sociální dávky. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče. Děkuji, podruhé, snad naposled.